Prosím pana ministr Mládka a pana zpravodaje Milana Urbana, aby zaujali svá místa, a budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které mám osm přihlášek. Slovo dostane paní poslankyně omlouvám se, dostávám informaci, že paní poslankyně Hnyková již pronesla svůj příspěvek. Slovo bude mít pan poslanec Fiedler a po něm pan poslanec Lank. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, děkuji za slovo, pane předsedající. Jsou přítomni oba u stolku zpravodajů, jak předkladatel, tak zpravodaj. Já jsem tady včera vznesl otázku, kam s projednáváním tohoto zákona tak spěcháme, a nedostal jsem na ni doposud žádnou odpověď. Dovolím si hned na úvod tuto otázku zopakovat.

Věřím, že se dnes dočkám odpovědi na tuto svoji otázku. Rád bych nyní vyjádřil ke zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, zejména ke kontrolnímu závěru, kde jsou některá skandální odhalení. Kontrolní zpráva poukazuje na několik zásadních skutečností, které přispěly k tomu, že Česká republika zaplatí za podporu obnovitelných zdrojů 1 bilion korun, tedy tisíc miliard. Bylo to způsobeno velmi nehospodárným a neefektivním systémem podpory ze strany České republiky, který vedl, a tak jak je nastaven, stále povede k plýtvání finančních prostředků vybraných od konečných spotřebitelů.

Zákonnými garanty nastavení tohoto systému, a tedy plná odpovědnost za výsledek, padá na Ministerstvo průmyslu a obchodu a na minulé vedení Energetického regulačního úřadu.

Dovolím si tady vsuvku. My tu velmi špatnou legislativu tady chceme udržovat tím, že budeme spěchat s přijetím tohoto zákona.